V obecné rozpravě zazněl jak návrh na vrácení k dopracování, tak návrh na zamítnutí.

Doufám, že všichni víme, o čem hlasujeme. Odhlásím vás. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh na vrácení přijat nebyl.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o garančním výboru.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

Nikoho nevidím. Tím pádem jsme vyčerpali veškerá hlasování k tomuto bodu. Končím první čtení tisku 35.